Takže zahajuji hlasování o tomto novém bodu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto bodu a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu. Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Milan Brázdil navrhl bod Znemožnění výkonu mandátu poslance. Zahajuji hlasování.

Hlasování číslo 65, přihlášeno 169 přítomných, pro 66, proti 93. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu. Kdo je pro zařazení?

Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Karel Tureček Opatření vlády České republiky v oblasti cen potravin, nový bod. Zahajuji hlasování o tomto novém bodu.

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o zařazení nového bodu a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl zamítnut.

Zahajuji hlasování o zařazení tohoto nového bodu. Ptám se, kdo je pro?